To je třeba jednoznačně říct. Nenaplnila požadavky, jako je třeba mimořádnost situace, která se vymyká běžnému běhu politických procesů vnitřních i vnějších.

Hrozící hospodářské ztráty, škody podle Ústavního soudu je potřeba posuzovat prizmatem Ústavního zákona o bezpečnosti a důvody by měly být typovou závažností shodné s důvody pro vyhlášení válečného stavu. Nelze zde opomenout ani samotnou skutečnost, že nárok osob pobírající důchod na důstojné finanční zabezpečení byl důvodem zavedení valorizačního mechanismu. Prostředky, které důchodcům stát na živobytí vyplácí, nesmí časem ztrácet svou hodnotu, protože by docházelo vlastně i ke konstantnímu poklesu jejich životní úrovně. Stávající vládní návrh zákona nemá ve skutečnosti předcházet hospodářským škodám, ale má zamezit zvýšení výdajů státu. Já tam nevidím ty hospodářské škody. Pokud bychom, jako akceptujeme vyhlášení stavu legislativní nouze a zároveň zkrácené jednání, pak by stav legislativní nouze i další zkrácené jednání se shodnou argumentací, jakou zde předstoupila vláda Petra Fialy, mohl být projednán jakýkoliv zákon, který redukuje výdaje státního rozpočtu. Já se domnívám, že prostě na snižování schodku státního rozpočtu by se nemělo využívat legislativní nouze a zkrácené projednávání. Pokud není dán důvod pro legislativní nouzi dle zákona o bezpečnosti, je potřeba zajistit pro její vyhlášení souhlas ústavní většiny v parlamentu, jinak hrozí nepřípustné omezení práv opozice. V tomto případě však k tomuto kroku nedošlo. Ze všech těchto důvodů lze dospět k závěru, že pro vyhlášení stavu legislativní nouze a navazující projednávání novely zákona o důchodovém pojištění ve zkráceném jednání podle mého nebyly splněny zákonné podmínky.

Kdyby byly z mého pohledu, a věřím, že ty důvody prokazatelně naplněny, protože jako zdravotník, tak tam vlastně docházelo k ohrožení života a ohrožení osob. Také děkuji, a dále je do rozpravy přihlášen pan poslanec Novák. Pane poslanče, pět, nebo deset? Ano, prosím. Děkuji za slovo, vážená paní místopředsedkyně.

Vláda pětikoalice se rozhodla naplno využít svých možností a podle metody po nás potopa přitvrzuje, a přitvrzuje natvrdo. Je to známka toho, že ten prodloužený mejdan po volbách, a na ten mejdan já už jsem tady několikrát upozorňoval, a ten mejdan probíhá neustále, je to prostě vaše oslava, vaše opojení.

Bohužel, bohužel jste se zaměřili na jednu z nejslabších skupin, a to jsou senioři. No a protože maraton voleb skončil a další volby budou za dlouho, tak se sáhne na peníze skutečně těm, kteří se nemají jak bránit. To jsou důchodci. A rovnou, aby se nikdo nestihl proti tomu ozvat, tak to projednáme ve stavu legislativní nouze, následně ve zkráceném jednání.

Stav legislativní nouze je možno vyhlásit za mimořádných okolností, kdy jsou zásadním způsobem ohrožena základní práva a svobody občanů nebo bezpečnost státu nebo kdy státu hrozí značné hospodářské škody. Stav legislativní nouze vyhlašuje předseda Sněmovny na návrh vlády. A vaše pětikoaliční předsedkyně to velmi ráda udělala, bez toho, aby vůbec posoudila, zda to je vhodné, či ne.

Co se to děje, proč je legislativní nouze, jako jestli na nás nepadají bomby? Co mají dělat? Samy samosprávy to nepochopily, co vy tady vyrábíte. Při vyhlášení stavu legislativní nouze může předseda Sněmovny rozhodnout na žádost vlády, že předložený vládní návrh zákona bude projednán ve zkráceném jednání. No a o tom se teď bavíme. Aby ta krádež byla rychlejší? Ve stavu legislativní nouze posoudí Sněmovna před projednáním pořadu schůze, zda stav legislativní nouze trvá. Děkuji. Já se ani nedostal ke slovu, a znovu připomínám, že se cítím být okraden a obrán o svá práva poslance. No a dále znovu před projednáním návrhu zákona hlasuje, zda stav legislativní nouze trvá. To jste nám tady taky předvedli včera na sílu, že podle vás trvá, no super. Tak procedura projednání návrhu zákona ve zkráceném jednání nemá první čtení. Nemá první čtení.

Jedná se o občany, kteří budovali Českou republiku.

To jim říkáte, a tak oni vás vnímají. Dámy a pánové, vládní návrh zákona, kterým se mění zákon o důchodovém pojištění, není, opakuji, není zákonem, který by se měl projednávat takto narychlo ve stavu legislativní nouze a ve zkráceném jednání. Rozhodně není.

Ne na valorizaci, na všem. Na důchod totiž ti, kteří celý život pracovali pro tuto republiku, mají právo.